Já jsem nemluvil o desetiletém průměru inflace.

To je zhruba o 60 % mimo inflační cíl.

Je to takřka 60 % mimo. Ale pan guvernér už se vyvinil, a ještě dělá hlupáky z těch, kteří to kritizují. Přece když ten zákon... Jenom vy chcete další a další kompetence.

Čas.

Přečtu dvě omluvy, než dorazíte k mikrofonu.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za udělení slova, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, dobrý den, paní ministryně, pane guvernére. Mě možná trochu zaskočila na začátku při otevření dnešní obecné rozpravy stručnost paní ministryně v úvodním slově. Přece jenom je to rok, co jsme to tady projednávali, a já si myslím, že je škoda, že paní ministryně nevěnuje projednávání tohoto bodu patřičnou pozornost.

Ono to tak není a pro mě to mlčení od paní ministryně bylo až ohlušující, protože je smutné, že místopředsedkyně vlády a ministryně financí věnuje tak malou pozornost rozšíření pravomocí centrální banky a řekněme rozvolnění mantinelů, které mohou ovlivnit výrazným způsobem hodnotu financí našich občanů a také situaci v oblasti bydlení. Je to skutečně rok, kdy se tady projednával tento návrh novely. Děkuji aspoň panu zpravodaji, že to tady ještě podrobněji osvětlil. Během tohoto roku se skutečně stalo mnoho věcí. Byla přijata již několikrát zmíněná novela zákona o České národní bance, která dočasně umožnila centrální bance takzvané kvantitativní uvolňování prostřednictvím nákupů různých aktiv na finančním trhu pohledávek, dluhopisů a tak dále, a to do konce tohoto roku.

Ještě neskončila ta dočasná možnost a měli bychom počkat na vyhodnocení, jak s touto pravomocí bylo naloženo. Je potřeba zdůraznit, že ani v ekonomické obci není jednoznačná shoda na správnosti této pravomoci.

A známe kritéria, podle kterých bude centrální banka rozhodovat? Neznáme! Máme my jistotu, když ne tato, tak jak bude rozhodovat každá další bankovní rada? Bude rozhodovat správně? Máme tuto jistotu? Vzpomeňme třeba na dlouhé, na příliš dlouhé, a příliš drahé intervence centrální banky proti koruně, kterými udržovala uměle levnou práci a udržovala konkurenceschopnost České republiky pouze nízkou měnou, která nevedla k tlaku na zvyšování produktivity a vyšší přidanou hodnotu. Bude tedy při těch nových pravomocech rozhodovat centrální banka vždy správně? Dalším značným rizikem kvantitativního uvolňování je znehodnocování měny, znehodnocování úspor obyvatelstva a vysoká inflace.

Každá krize totiž bohužel vede k tomu, že je zde permanentní snaha o zvýšení kompetencí státních institucí. Vždy je argumentováno, že je to pro dobro společnosti, pro finanční stabilitu, ale v realitě se využívání pravomocí mnohdy liší od představ a líbivých proklamací. Každá pravomoc má totiž i svoji odvrácenou tvář. Na rozdíl od vlády, která je pod kontrolou parlamentu, je centrální banka nezávislá, a tedy kontrola vlastně neexistuje, respektive neexistuje dovolání proti jejímu rozhodnutí. To, že je nezávislá, je dobře, ale také to znamená, že my zde ve Sněmovně bychom měli opravdu velmi citlivě vážit a posuzovat několikrát, ze všech možných stran a úhlů pohledu, jakoukoliv novou kompetenci a moc, kterou jí svěříme, a jak moc rozvolníme její manévrovací schopnost, protože zde nastává ta známá otázka kdo bude hlídat hlídače. Takže se ptám, kolegové, kteří tuto novelu prosazujete, ptám se, paní ministryně: máte opravdovou jistotu, že v jakémkoliv okamžiku bude výkon pravomocí v pořádku a nezpůsobí další problémy? A samozřejmě že ji nemůžete mít, proto apeluji na váš rozum. Druhou oblastí, o které chci hovořit, jsou nové kompetence centrální banky v oblasti hypotečních úvěrů, a to stanovením závazných úvěrových ukazatelů, kdy souběh až tří ukazatelů v návrhu zákona je velmi raritní i v celé Evropě.